Ústní interpelace Jako první budou ústní interpelace určené předsedovi vlády a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky jako celek, poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, interpeluji vás dnes v otázce postsovětské Mezinárodní investiční banky a Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci.

Proč se tak dosud nestalo, mi zůstává záhadou.

Senát přijal v kauze obou bank 18. září usnesení, ve kterém vyzývá vládu, aby se zasadila o vystoupení České republiky z Mezinárodní investiční banky a z Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci. Výbor také odmítl navyšování kapitálu. K této výzvě já se přidávám. Pane premiére, pokládám tedy tyto tři otázky: Odmítl jste při jednání v Mezinárodní investiční bance další navyšování kapitálu? Připravíte kroky v souladu s českým a mezinárodním právem nezbytné pro vystoupení České republiky z Mezinárodní investiční banky? Pokud ano, tedy kdy?

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, odpovězte mně prosím písemně na fakt, že Nejvyšší kontrolní úřad prověřil dotace ze státního rozpočtu, které rozdělil nestátním neziskovým organizacím Úřad vlády České republiky a čtyři ministerstva Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství, a to v letech 2016 a 2017. Úřady při rozdělování dotací však nepostupovaly jednotně a nevyměňovaly si průběžné informace o schválených projektech, což by přirozeně měly.

V České republice bylo podle Českého statistického úřadu na začátku roku 2016 téměř 121 tisíc nevládních neziskových organizací, přičemž dotaci dostalo téměř 7 tisíc z nich.

V Radě vlády pro nestátní neziskové organizace bylo v kontrolovaných letech více zástupců neziskového sektoru než zástupců státu. Ptám se proto také: Nemohli mít rozhodující vliv na obsah strategických materiálů, a získávat tak dotace ve svůj prospěch? Děkuji za odpověď. Já také děkuji. Tím jsme vyčerpali všechny ústní interpelace na předsedu vlády, takže budeme pokračovat rovnou interpelacemi na ostatní členy vlády. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, členové vlády. Vážený pane ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci populace vlků v České republice a důsledky s tím spojené.

Na Slovensku je uplatňována kvóta 70 kusů vlků. Dále uvedu některé požadavky chovatelů.

Žádám o řešení ze strany vašeho ministerstva, a to tak, aby nepřišlo stejně pozdě jako v případě kůrovcové kalamity. Děkuji za odpověď. Děkuji. Pan ministr, stejně jako pan premiér, je omluven z důvodu zahraniční cesty, takže stejně jako on zašle na vaši interpelaci odpověď do 30 dnů písemně.

Prosím. Děkuji.

Byly tyto stížnosti hlavním důvodem, proč novela inkluzivní vyhlášky nebyla doposud vydána? Termíny se již několikrát posouvaly.